Ale samozřejmě, že jsem tam měla kontroly z Magistrátu hlavního města Prahy. A máme i naše oddělení nebo odbor interního auditu, který řeší kontroly jednotlivých odborů, pracovní postupy, můžeme si zadávat externí audity.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. To byla poslední přihláška v rozpravě. Ale přihlásil se mi pan kolega Zlatuška, takže bohužel nemohu uzavřít rozpravu. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Omlouvám se, že vystupuji, protože otázka je velmi složitá po stránce právní, je složitá i po stránce logiky celého systému správy společnosti, protože otázku, kdo kontroluje kontrolory, nevyřešil žádný systém. A v tomto prostředí se velmi snadno o někom řekne, že je zloděj nebo že by kontroly měly být větší nebo menší. Jako reakci na pana kolegu Hovorku a nakonec i na pana kolegu Zlatušku jsem chtěl říci, že hanobení nejenom starostů, ale jak tady padlo od kolegy Hovorky, prostřednictvím pana předsedajícího, kterému musím říct, že jestliže v nějaké nemocnici byly nějaké nekalosti byly, s tím já souhlasím ale je potřeba je rozdělit na nekalosti, které označil Nejvyšší kontrolní úřad jako problémy systémové, protože zrovna nákupy léků jsou velmi obtížnou záležitostí, které nelze řešit vždy jednoznačně výběrovými řízeními, anebo jestli to jsou prohřešky, které odpovídají kriminální činnosti. A to nikdo neví. A bohužel přestože TOP 09 měla v programu rozšíření činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, tak je potřeba říci, že to musí být rozšíření, které bude řešit ty systémové věci.

Děkuji. Další poznámka bude pana poslance Beznosky.

Děkuji. Děkuji za dodržování času u faktických poznámek. Já se postavím na stranu všech těch, kteří tady brání samosprávy.

Pan kolega Svoboda tady uváděl příklad, kdy přišla kontrolní komise vyměněný klíč v zámku, samostatná místnost. Tak jedna zkušenost z Mladé Boleslavi. V jednom týdnu tři kontroly, tři místnosti. Naštěstí jsem nemusel třikrát měnit zámky. Přestaňme si tady opravdu zatěžovat samosprávy zbytečnými věcmi a pojďme přemýšlet o tom, jaké zákony, resp. jaké návrhy zákonů tady projednáváme. Děkuji. Nyní pan poslanec Martin Novotný k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo také k faktické poznámce. Kolegyně, kolegové, vedeme tady už docela dlouho debatu, ve které si myslím, že padly i některé relevantní dotazy týkající se řekněme ústavní konformity a jednoznačné neinterpretovatelnosti a potenciálních důsledků tohoto zákona, který projednáváme. On pochází z akademického prostředí a nedávno tu připomínal rozlišování argumentů ad hominem a argumentů ad rem. Tak já mu musím říct, že ten jeho argument, který tady předvedl, ten se v akademickém prostředí nazývá ad holubum. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka. Připraví se pan poslanec Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom k záležitosti třeba nákupu léčiv, vím, že se jedná o otázku velmi složitou a že to není jednoduché, ale pokud nález NKÚ mluví o systémovém pochybení, o systémové chybě, o chybě právního prostředí, i toto je cenné, protože on poukazuje na to, že příslušný právní předpis je třeba upřesnit, že je třeba ho změnit proto, aby se uvedená pochybení dále neopakovala. A i v tom je práce Nejvyššího kontrolního úřadu velmi důležitá a přináší zmenšení prostoru pro korupci. Proto si myslím, že tento návrh zákona je hodný podpory, a prosím o jeho podporu a propuštění do dalšího čtení.

Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Jako člověk, který měl na starosti svěřené státní prostředky, jsem díky jednomu svému spolupracovníkovi byl nucen nechat si zkontrolovat celé hospodaření počínaje NKÚ a konče všemi kontrolními orgány z kraje, města atd. Pokud člověk hospodaří poctivě jako doma, to znamená má dáti, dal a je to nula, tak se nemusí bát ničeho. Jako člen kontrolního výboru velmi bedlivě a pečlivě sleduji zprávy, které nám předkládá Nejvyšší kontrolní úřad.

Pokud jako člen kontrolního výboru jsem měl možnost předkládat zprávy o cenových kontrolách, všude jsme zjišťovali, že je nedostatek kontrolorů.

Vím, že to nesouvisí s touto samosprávou. Ale moje zásada je: Jestliže se jedná o státní peníze, tedy o peníze daňových poplatníků, je kontrola potřebná. Kdo hospodaří poctivě, nemusí se ničeho bát.